Děkuji. Jenom připomínám, že v tuto chvíli už se ocitáme v obecné rozpravě, protože v tomto bodě byl tento bod přerušen. Pan poslanec Kudela byl zřejmě omyl. Prosím pana poslance Raise. Prosím, vaše dvě minuty. Přeji dobrý den. Stručně. Každý proces má stránku formální a stránku obsahovou. Ztotožňuji se, co se týká obsahu, že je potřeba, aby ministerstvo věnovalo pozornost kvalitě.

Ve čtvrtek proběhla konference rektorů. Jestli tomu dobře rozumím, pokud mám informace, je to taky bez problémů. Ne vždy se ztotožňuji s názorem Ministerstva školství, ale tentokrát bych ho chtěl podpořit.

I já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Táži se pana navrhovatele, zpravodaje, zda má zájem o závěrečné slovo. V každém případě budeme nejdřív hlasovat o prvním návrhu usnesení, to je návrhu zahraničního výboru, který dává souhlas k ratifikaci. A nebudeli přijat tento návrh, bude tím naplněno usnesení výboru pro školství, tělovýchovu a mládež, kdy nebude dán souhlas k ratifikaci. To jenom pro informaci. Nyní poprosím pana zpravodaje, jestli chce ještě jednou přečíst usnesení, ať tak učiní. Mezitím vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Děkuji za slovo.

Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, za třetí, zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji vám. I já děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Hlasování s pořadovým číslem 163, do kterého je přihlášeno 130, pro 125 přítomných. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.